Děkuji za slovo.

Samozřejmě jsou to vážné problémy a také hlavní důvod, proč tu teď v tuto pozdní hodinu vedeme debatu o tom, zda má mít vláda nadále důvěru této Sněmovny.